Je to nepochybně individuální záležitost. Každý z nás je originální bytost.

Myslím si však, že obě vakcíny jsou srovnatelně kvalitní, dodal.

Riziková jihoafrická mutace podle něj zatím do Česka nedorazila. V takovém případě by mohlo pomoci omezení cestování mezi regiony.

Bude třeba přizpůsobit vakcíny, aby působily proti více variantám viru, protože současné vakcíny budou mít sníženou schopnost.

Píše velmi dobré články.